Takovouto podobu, která bude znamenat realitu rozpočtu, jsme jako TOP 09 ochotni podpořit, nikoliv jakékoliv další navyšování výdajů státního rozpočtu. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, já se dovolím v obecné rozpravě a potom v podrobné přihlásit k pozměňovacímu návrhu kolegy Víta Kaňkovského. Vždy nám záleželo na financování sociálních služeb a hlavně na tom, abychom se nedostali v průběhu roku opět do těch problémů, kdy sociální služby nebudou řádně dofinancovány.

Další pozměňovací návrhy předkládaly i další poslanecké kluby. Příčinami deficitu v sociálních službách jsou hlavně končící podpora takzvaných individuálních projektů z dotačních titulů Evropské unie, také schválený rozpočet na dotace pro sociální služby, který nepočítá plně s dokrytím nákladů na pokračující transformaci psychiatrické péče, a chybí také finance na slíbené navýšení platů v sociálních službách.

Podotýkám tedy, že to je přesně ta částka, která je předmětem toho pozměňovacího návrhu.

V novele ale není specifikovaná částka, která je určena na dofinancování právě mnou zmiňovaných sociálních služeb. Z těchto důvodů navrhujeme, aby potřebná částka ve výši 3 miliardy 34 milionů na dofinancování sociálních služeb byla specifikována v nově zřízené položce dotace na sociální služby, odměny zaměstnancům a zvýšené provozní náklady v době pandemie COVID19, a byla tak jasně stanovena výše dofinancování sociálních služeb, jasně, zřetelně a napevno. Toto opatření dá alespoň určitou jistotu poskytovatelům sociálních služeb, že v současné složité situaci budou schopni poskytovat důležitou péči klientům bez redukce objemu péče či snížení její kvality.

Děkuji vám. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Jan Jakob.

Ale my nechceme, aby tady ze státního rozpočtu šly pořád a donekonečna prostředky na to, aby některé voličské skupiny volily některé politické strany.

Zůstane po vás spálená země. Bohužel.

To je myslím ochrana živnostníků jak noha. Děkuju. Děkuji. V rozpravě vystoupí pan poslanec Bartošek, připraví se pan poslanec Skopeček, paní poslankyně Kovářová.